Tak to si myslím, že je mimořádně nevhodné v té debatě vůbec takto používat, protože následně se nikdy nedobereme žádného konkrétního výsledku a budeme se tady jenom přetahovat o to, kdo má lepší zprávu, kterou si nechal vybudovat, byť nechce transparentně říci, co v ní konkrétně tedy je, resp. kdo ji vypracoval. To je dost podstatná záležitost, to je dost podstatná věc.

Čas a...

Já opravdu moc děkuji. To znamená, to, že každý občan platí koncesionářské poplatky, si nemyslím, že je úplně pravda.

My, co máme jednu, děláme propopulační politiku, máme čtyři děti a jednu manželku, platíme jeden na šest občanů, takže nás to netrápí.

Nebyla by to pravda. Ale neudělám to samozřejmě.

Máte slovo. Já chci ve své faktické poznámce reagovat na slova paní kolegyně Procházkové a dát jí do jisté míry za pravdu.

Kompetentní výbor to projednal, Sněmovna mohla už dávno, kdyby bývala chtěla, to je na margo vládní koalice, tyto zprávy mít projednány.

Tak si to vysvětlete u vás v poslaneckém klubu, jaký postup chcete zvolit při projednávání zpráv nejenom České televize, ale i všech ostatních, aby k těmto prodlevám nedocházelo. Jinak, každý poslanec musí projednat to, co nebo všichni poslanci dostáváme materie, které jsme povinni projednávat, a je úplně jedno, jestli v tu dobu jsme byli poslanci, nebo nebyli. Jestliže je to teď naším úkolem, nemohu říci: já jsem tehdy poslanec nebyl a ten materiál se mě netýká. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já se ještě vrátím krátce k tomu projednávání. Naší povinností jako poslanců je to projednat.

Ale nezlobte se, je to nezodpovědnost té většiny tady, nikoliv nás. My jsme se několikrát pokoušeli zařadit na program schůze projednávání té zprávy. Já bych chtěla krátce zmínit ještě, co se týče auditu.

Koncesionářské poplatky se nezvýšily od roku 2008. Jestli chceme kvalitu, nepožaduje to Česká televize, jenom to zmiňuje, tak se podívejte, vy, kteří rozumíte ekonomice, jak se zvýšila inflace, co se od té doby odehrálo.

Nyní požádám o vystoupení předsedu poslaneckého klubu hnutí ANO Jaroslava Faltýnka a připraví se, zatím jako poslední přihláška na faktickou, pan poslanec Pavel Juříček. Prosím, pane předsedo.

Renomovaný auditor.

Jsem rád, že se stále držíme relativně věcně debaty na téma hospodaření České televize.

Já bych vám přečetl dopis generálního ředitele České televize Petra Dvořáka ze 7. srpna 2019, kdy požádal předsedu Sněmovny o následující: